Závěrem bych chtěl říci, že kalkulace, kterou zde uvedl kolega Seďa, je z tohoto pohledu zcela chybná, i když se uvádí v různých materiálech včetně vládou předloženého tohoto tisku. Aby tato kalkulace seděla, muselo by to znamenat, že místo zaměstnaného zdravotně postiženého nebude nezaměstnaný někdo jiný.

Takže já bych byl opatrný v těchto kalkulacích, protože ty jsou trošku zavádějící, a snažil se řešit citlivě situaci tak, aby zaměstnávání bylo pro zaměstnavatele zajímavé. Ono totiž nejde o sociální dávku těmto potřebným, ale o podporu zaměstnavatele. Proto mají také tak velký lobbing. A myslím si, že po dlouhém jednání na vedení výboru a pak na zasedání výboru jsme dospěli k určitému kompromisu a bych byl pro, abychom ho Sněmovna, jako celek ve třetím čtení podpořili. Děkuji za vaši pozornost. Nyní mám další dvě přihlášky. Prosím, pane poslanče, máte faktickou poznámku. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.